Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím o klid, děkuji moc.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím o klid, děkuji.

Z členů vlády se omlouvají: Fiala Petr celý jednací den zahraniční cesta, Bartoš Ivan celý jednací den zahraniční cesta, Baxa Martin celý jednací den pracovní důvody, Bek Mikuláš celý jednací den pracovní důvody, Černochová Jana celý jednací den pracovní důvody.

Dvořák Martin celý jednací den osobní důvody, Hladík Petr celý jednací den pracovní důvody, Lipavský Jan celý jednací den zdravotní důvody, Nekula Zdeněk celý jednací den pracovní důvody, Síkela Jozef celý jednací den zahraniční cesta, Stanjura Zbyněk celý jednací den osobní důvody a Válek Vlastimil celý jednací den z pracovních důvodů. Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním pevně zařazených bodů z bloku třetích čtení.

Poté bychom případně pokračovali projednáváním pevně zařazených bodů z bloku Zákony první čtení.

Případně po projednání těchto bodů bychom pokračovali v projednávání dalších bodů z bloku Zákony první čtení, a to bodem 26 a dále.

Mám zde písemnou přihlášku pana předsedy Cogana ano, pan předseda stahuje. Nyní tedy s přednostním právem pan místopředseda Bartošek, poté paní předsedkyně Schillerová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Děkuji, pane místopředsedo. Nyní s přednostním právem paní předsedkyně Schillerová. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Děkuji.

Prosím, máte slovo.

To už nemá snad ani se zdravotnictvím nic společného, to je jeden velký chaos vlády Petra Fialy, Ministerstva financí a Ministerstva zdravotnictví.